A možná bych jenom chtěla vznést dotaz na ministra financí a paní ministryni práce a sociálních věcí, který se týká jejich systémů, které by umožnily komunikovat občanům prostřednictvím občanky s čipem. To v důvodové zprávě není, zda tyto systémy jsou připraveny a zda, pokud bychom ve třetím čtení návrh zákona schválili, zda v době účinnosti jejich systémy budou připraveny, aby s nimi občan mohl komunikovat právě s občankou s čipem. S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Ivan Pilný.

Dnes opravdu naposledy. K paní poslankyni Kovářové. Já se diskuse o tom, jak má vypadat elektronická identita, účastním celou dobu, co jsem v Poslanecké sněmovně. To za prvé. Za druhé.

Odpověď jsem tady již řekl a jinou jsem neslyšel. Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče. S další faktickou poznámkou pan poslanec Grospič, po něm pan poslanec Běhounek. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, samozřejmě nechci zdržovat projednávání tohoto zákona, ale navazuji na to, na co jsem tady už upozorňoval v rámci druhého čtení, že tento zákon nijak nezjednoduší práci pracovníků ohlašoven, to znamená na obecních úřadech, které koneckonců budou tyto věci vyřizovat.

Děkuji, pane poslanče. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Já myslím, že by to mohl kolega Pilný pochopit. Děkuji, pane poslanče. Než předám slovo řádně přihlášenému panu poslanci Klánovi, přečtu omluvu.

Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové. Ve faktických poznámkách, které tady proběhly, bylo řečeno mnoho. S některými samozřejmě souhlasím.

A dělat to ke konci volebního období je opravdu chyba.

Jinak se dostaneme někam tam, kde jsou současné elektronické občanské průkazy, kdy máte čip za 500 korun a nic na tom není.

Hodně elektronizace také škodí.

Jenomže nějak musíme začít. Chápu výhrady pana kolegy Pilného, kam to zapojím a takové věci. Pan kolega Koníček, prostřednictvím předsedajícího, na to odpovídal, na tyto věci. O to tady jde celou dobu. Elektronické občanské průkazy je potřeba zavádět. Já tady budu mluvit o tom, že samozřejmě mnoho lidí má strach z kontrolované společnosti, že prostě budou pod dohledem.

Velká data, big data, která unikají pryč.

To všechno je možné.

Obav je mnohem víc.